Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den naší 10. schůze a všechny vás tady vítám.

To jsou zatím omluvy, které byly doručeny předsedovi Sněmovny. Dnešní jednací den bychom měli zahájit pevně zařazenými body 82, 80 a 79. Jde o zákony ve třetím čtení. Také eviduji jeho přihlášku do rozpravy.

Ještě než se budeme zabývat pořadem schůze, do pořadu se hlásí pan předseda Sněmovny Jan Hamáček a poté pan kolega Kolovratník. Pane předsedo, než vám dám slovo, pokusím se uklidnit Sněmovnu. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, už máme čtyři minuty po zahájení schůze. Byl bych rád, kdybyste v klidu vyslechli předsedu Poslanecké sněmovny s jeho návrhem k pořadu schůze. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já nevystupuji k pořadu schůze. Vystupuji k tomu, co se zde stalo včera během ústních interpelací, kdy podle mé paměti i konzultací, které jsem vedl, to bylo snad poprvé, kdy člen Sněmovny, který má právo přednostního vystupování, uplatnil právo na přednostní vystoupení v době, která je zákonem vyhrazena pro ústní interpelace, a toto slovo mu předsedajícím schůze bylo uděleno.

Já samozřejmě rozumím tomu, že toto je pouze názor legislativy, že Sněmovna je suverén, ale chtěl jsem požádat jednotlivé předsedy poslaneckých klubů, aby se sešli a pokud možno aby uzavřeli dohodu, že během ústních interpelací nebudou činěny pokusy o uplatnění přednostního práva.

Myslím si, že by to bylo velmi nebezpečné, protože pokud takováto dohoda nebude uzavřena a budou zde činěny pokusy na uplatňování přednostního práva v interpelacích, tak já samozřejmě nemohu vyloučit, že takovéto pokusy by byly činěny i z řad vládní koalice, a to by potom znamenalo, že by byl popřen samotný smysl interpelací. Takže já velmi prosím všechny předsedy poslaneckých klubů, aby se dohodli na tom, že toto přednostní právo jakkoliv můžeme vést spor, zda mohlo být uplatněno, nebo nemohlo a zda přednostní právo mělo být uděleno, nebo nemělo tak prostě že tento princip nebude uplatňován během ústních interpelací. Děkuji panu předsedovi. Nyní doufám k pořadu schůze s přednostním právem pan místopředseda Gazdík, pak pan předseda Kováčik, poté pan předseda Faltýnek. Pane místopředsedo, máte slovo. Hezké dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Protože jsem to byl já, kdo včera řídil schůzi a dostal se do této řekněme složité situace, kdy § 67 mluví zcela jasně a říká, že přednostní právo musí být kdykoliv během jednání Sněmovny uděleno, bylo to precedentní, chtěl bych vás ujistit, že já se také cítím být místopředsedou Sněmovny vás všech a v žádném případě jsem nechtěl upřednostnit svého stranického kolegu, ba dokonce, byť mně to nemusíte věřit, jsem vůbec nevěděl, že něco takového plánuje. Když vezmu stanovisko legislativy, tak my vlastně tady to porušujeme každý čtvrtek dopoledne, protože dopoledne jsou písemné interpelace, a kdybych to stanovisko legislativy bral striktně, tak by nikdo ráno neměl mít možnost při písemných interpelacích vyjadřovat se k pořadu schůze, protože ten čas je vyhrazen pouze pro písemné interpelace, nikoliv pro změny pořadu schůze a je to tady v zákoně takto. Proto velmi prosím, abyste nás jako předsedající do těchto situací nedostávali, aby se skutečně předsedové poslaneckých klubů domluvili, aby to nebylo jenom o tom, co je napsáno v jednacím řádu, ale aby to bylo také o jisté politické kultuře. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Paní a pánové, přeji hezké dobré dopoledne.